Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, projednáváme tady důležitý bod. Jsme rádi, že se dostal na jednání Sněmovny.

Nicméně nechci tento bod využívat k nějakým politickým komentářům. Chci konstatovat, že občanští demokraté chtějí, aby se naši vojáci účastnili zahraničních misí. Jsme přesvědčeni, že je potřeba, abychom se chránili před teroristy ještě na jejich území, dříve než dorazí k nám. Jsme si dobře vědomi toho, že tento svět není bezpečný, že v Evropě se těšíme z historického hlediska výjimečně dlouhému období míru a že tento mír udržíme pouze tehdy, pokud budeme aktivně bránit svoji svobodu společně s našimi spojenci v NATO a budeme dostatečně silní, abychom měli respekt našich soupeřů. Jsme přesvědčeni, a proto zde i vystupuji, že bezpečnostní politika je právě tou oblastí, kde by měla existovat maximální možná shoda mezi politickými stranami. Z tohoto hlediska vítám a je dobře, že se nám podařilo uzavřít dohodu mezi vládou a opozicí, tedy že máme slib, že se s naší původní námitkou o možné neústavnosti schvalování účasti našich vojáků na neznámých misích vypořádá ústavněprávní výbor, sněmovní legislativci, abychom věděli, jak se má do budoucna postupovat, a vyhnuli se případně protiústavnímu jednání. Konstatuji tedy, že Občanská demokratická strana dnes tento vládní návrh svým hlasováním podpoří. Na druhou stranu očekáváme, že to pan premiér ve chvíli, kdy se dozví o detailech konkrétní mise, na kterou je třeba naše vojáky vyslat, bude neprodleně konzultovat s demokratickými politickými stranami.

Jestliže se ukáže, že je potřeba pro zvýšení flexibility vyslání našich vojáků uvažovat i o změně Ústavy, je Občanská demokratická strana připravena se i na tomto procesu podílet a koordinovat společně postup s vládní koalicí. Děkuji panu poslanci Petru Fialovi. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Jana Černochová v obecné rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo Děkuji, pane místopředsedo. Jen mě mrzí, že tady není pan premiér, protože bych se pana premiéra ráda zeptala na to, proč materiál, který byl od července k dispozici, že by mohl být projednán na vládě, tady schvalujeme ve zrychleném řízení během několika málo dnů. Ale vím, že to není vinou Ministerstva obrany. Vím, že zřejmě komunální a senátní volby byly pro pana premiéra něčím, co nechtěl komplikovat v souvislosti s nějakou politikou, kterou by musela sociální demokracie zaujímat vůči našim vojákům a vůči misím. Každopádně schvalujeme materiál, jímž vysíláme naše vojáky do zahraničí na příští dva roky. Občanská demokratická strana, jak tady bylo řečeno i naším panem předsedou, s materiálem souhlasí. Stále vidíme v působení našich vojáků v zahraničních operacích významný nástroj naší zahraniční politiky. Zmiňoval to i pan ministr zahraničních věcí.

Mezitím jsme profesionalizovali naši armádu, takže určitě nějakou podrobnější hloubkovou analýzu by si jistě náš právní rámec, kterým vysíláme naše vojáky do misí, zasloužil. Dnes se klade větší důraz na flexibilitu. Někdy je nutné se rozhodovat v rámci hodin, v rámci dnů, jestli přispějeme do operace té či oné organizace. Bohužel se pak někdy může to okno uzavřít a může to být ke škodě našich zahraničněpolitických zájmů, kdybychom nestihli něco projednat včas. Tato otázka se objeví záhy i v souvislosti s nově vznikajícím jádrem Sil rychlé reakce NATO, které by měly být schopny nasazení během několika málo desítek hodin.

Česká republika není jedinou zemí, která si klade otazníky ohledně souladu s ústavním pořádkem. Jsem tedy přesvědčena, že by bylo vhodné, abychom se podívali na to, zda právní rámec stále vyhovuje změněnému bezpečnostnímu prostředí a vyšším nárokům na flexibilitu při nasazování našich vojenských sil při operacích mezinárodních organizací, především Severoatlantické aliance a Evropské unie.

Ráda bych tedy v podrobné rozpravě Poslanecké sněmovně navrhla doprovodné usnesení v tomto duchu. Je to víceméně i nějaká naše ochrana toho, že skutečně když budeme někoho vysílat nebo když budeme potřebovat potom do našeho právního řádu rychle zakomponovat a vyřešit Síly rychlé reakce NATO, budeme na to připraveni a nikdo to v budoucnu nebude zpochybňovat.

Jenom se odvolávám na to, že ještě v podrobné rozpravě načtu usnesení.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, je to už potřetí, co projednáváme vyslání našich vojáků do zahraničních misí na dva roky s výhledem na rok třetí. Předtím jsme to dělali každý rok. Já naprosto chápu a ztotožňuji se s tím, že pro vojáky je rozhodně lepší, když vědí v dlouhodobější perspektivě, co je čeká, a mohou tomu přizpůsobit mimo jiné i plánovací procesy.

Nejinak je tomu i teď. Jednak je největší, je nejdražší.